Hlavně že se v programovém prohlášení zavazujete, že snížíte rozsah šedé ekonomiky, ale děláte pravý opak.

To jsou stovky miliard, které se tady rozkrádaly neplacením spotřební daně a DPH na pohonné hmoty, a kontrolní hlášení přineslo 10 miliard. A já nevím, jak vy to chcete změnit. To jsou ty karusely, které my jsme zničili. Ano, my jsme je zničili. Slíbili jste zkrotit inflaci, zdražování a vysoké ceny energií. To dnes už také neplatí.

Nebo si snad nevěří? Jestli někdo zažil složité období, tak to byla naše vláda.

Za poslední dva roky jsme sedmkrát museli řešit rozpočet, abychom dali lidem peníze a udrželi zaměstnanost.

Aby to bylo dražší? To nechápu. Takže ohledně té situace.

Takže mluvit o tom, pane premiére, prostřednictvím paní předsedající, že to bude nejsložitější a nejtěžší já doufám, že ne. Já myslím, že i lidi si to myslí, že to tak nebude.

Naštěstí jsme za vás spoustu projektů připravili, takže nemusíte vymýšlet nic.

Už jenom tento rok tam nateče od začátku 66 miliard.

Takže jediné, co se od vás očekává, že to budete čerpat. Za období naší první vlády jednal pan Nečas a my jsme to vyčerpali.

Česká republika je šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie.

A to je stále méně než dluh, který nám zanechala Nečasova vláda, ve které seděl pan premiér Fiala, který nás opakovaně kritizuje za dnešní zadlužení.

Mají rekordní přebytky v hospodaření.

Ale na co to mají, když neinvestují? Takže když tady mluvíte o katastrofální situaci kvůli dluhu, tak se, jak říká váš ministr financí, vraťte laskavě nohama na zem vy!

Takže já vás prosím, už to neříkejte.